Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

Můžeme nechat zpracovat statistiku, požádám o to pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby to udělal z těch hlasování, máme na to aparát, jak vy jako ministr obrany jste hlasoval o návrzích, které by zvyšovaly výdaje na obranu. Ano, já s vámi souhlasím.

My jsme jako vláda takovou výhodu neměli. Podívejte se do stenozáznamů, jak jsme těžce prosazovali například vysílání vojáků do zahraničních misí, a porovnejte to s naším chováním jako opozice. A k paní bývalé poslankyni Parkanové já jsem nehlasoval pro vydání policii.

Máte slovo, pane předsedo. Já jsem tady poměrně pozorně poslouchal projevy pana ministra obrany.

Protože pokud, pane ministře, nedokážete za prvé korektně naplánovat a čerpat rozpočet, pokud máte nedostatky a chyby v personálním rozhodování a pokud dokonce nemáte odvahu se rozhodovat a řídit v zakázkách, tak to není nic jiného než manažerské selhání. Tady někdo řekl, zda by se měl ministr obrany zastřelit. No, zastřelit by se neměl, ale rezignovat by měl určitě. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Mně skutečně ten přístup pana ministra obrany k nám jako k zákonodárnému sboru připadá zvláštní.

Pořád dokola opakujete to, že prostě nestojí za to na něco odpovídat, že je to zbytečné plýtvání času. Pokud byste seděl na výboru pro obranu, mohl jste mi odpovídat tam. A skutečně na záznamu je, že jsem požadovala ty informace před třetím čtením. O čem bychom pak tady hlasovali? Přece to postrádá ratio, že budu chtít něco po odhlasování návrhu zákona po třetím čtení. Předpokládala jsem, že když tam seděl váš státní tajemník, této mé prosbě vyhoví.

Takže skutečně těch věcí, které se díky opozici podařilo prosadit, je hodně. A já bych vás chtěla požádat, abyste nás neurážel. A pokud vaše hranice toho, co vy jste schopen a neschopen snášet v Poslanecké sněmovně, je takhle nízká, tak opravdu nevím, jak vy můžete přežít kluby hnutí ANO, kde jede jedno sprosté slovo za druhým. Děkuji za dodržení času, paní poslankyně. Paní poslankyně Němcová nebude vystupovat s faktickou poznámkou. Tím pádem jsme vyčerpali blok faktických poznámek. Ještě se hlásí z místa paní poslankyně, máte slovo. Já se omlouvám, ale já jsem nedostala odpověď na tu otázku, která mi měla být zodpovězena písemně, a když zodpovězena písemně nebyla, tak chci, aby mi na ni odpověděl pan ministr. Co se bude dít ve chvíli, kdy nebude mít Armáda České republiky dostatek finančních prostředků na to, aby kompenzovala platy vojákům, takže budou muset vojáci čerpat náhradní volno, a když se v jednu chvíli stane, že bude čerpat náhradní volno 300 lidí, 500 lidí, co to pro tu armádu bude znamenat z hlediska jejího nasazení ať už v zahraničních operacích, nebo v různých cvičeních, i samozřejmě v oblasti plánování. Na to mi nebylo odpovězeno. Takže já na té odpovědi trvám, pane místopředsedo. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane ministře. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná drobný důkaz toho, že možná na tom něco malinko bude pravdy, že se neposloucháme. Já jsem řekl, že finanční prostředky na to budou. Řekl jsem číslo vojáků, kterých se to týká.

Já vám děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou paní poslankyně Šánová. Máte slovo, paní poslankyně. Ještě jednou dobrý den.

Já vám děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Černochová, které dávám slovo. Poprosím sál, abychom ztišili hladinu hluku. Debata pokračuje, je jistě zajímavá. Máte slovo, paní poslankyně. Já myslím, že nemusíme mít touhu pronikat do útrob poslaneckého klubu hnutí ANO. Nám stačí to, co si tady vyslechneme od jejich šéfa my všichni na půdě Poslanecké sněmovny. Byť opovrhuji lidmi, kteří pořizují odposlechy, tak i v těch odposleších, jak pan ministr financí hovořil o svých kolezích, to je naprosto ostudné. Připomínala jsem to v té souvislosti, že pan ministr Stropnický je pohoršený tím, jakým způsobem tady probíhá ta debata, a není pohoršený tím, jakým způsobem hovoří ministr financí, vicepremiér této vlády, o svých kolezích ve vládě. On by tady měl naopak vystoupit a měl by říci, že se za svého šéfa stydí, že on o svých kolezích takhle nikdy a nikde nehovoří.